My skutečně musíme chránit zájmy, národní zájmy České republiky. A kritická infrastruktura státu, ať už to je voda, energie, i bankovní sektor například pro praní špinavých peněz, to jsou všechno oblasti, které musíme mít pod kontrolou, a musíme vědět, že jimi vládneme my, ne nikdo cizí a že si do kritické informační infrastruktury nepustíme prvky, které budou odesílat data o mně, o vás, i o vás, pane kolego Faltýnku, a o lidech, co dělají, kde se pohybují, jakým způsobem nakupují apod., abychom jim umožnili vstup do kamerového systému atd. Ano, to je skutečně zákon, který ze všeho nejvíc potřebujeme přijmout, abychom ochránili národní suverenitu a bezpečnost v České republice.

Ale nemyslete si, přátelé, že to nedělají. A já teď nebudu jmenovat žádné další mocnosti nebo státy, které to dělají možná lépe než ta zmiňovaná Čína nebo Rusko.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Vy jste pořád komunistická strana.

Já chci také reagovat na vás, pane místopředsedo. Tím, že se někdo přejmenuje, tak to neznamená, že se zapomene tady na těch 40 let. A jenom vaše poslední usnesení k rozhodnutí Evropského parlamentu, co se týká začátku druhé světové války, jenom potvrzuje to, že se nic nezměnilo. Nyní pan kolega Stanjura, poté pan poslanec Kováčik.

Především se spojenci. Tak já bych prosil, abychom tady nemátli veřejnost a neříkali, že vlastně jsou všichni stejní. My jsme si dobrovolně vybrali své partnery, dobrovolně jsme vstoupili do NATO, to jsou naši partneři. Dobrovolně jsme vstoupili do Evropské unie, to jsou naši partneři.

Tak pokud jim věříme, tak ty hrozby jsou jasně popsané v několika po sobě jdoucích výročních zprávách Bezpečnostní informační služby, když to přeložíme pro občany tajné služby, aby bylo jasné. Nyní Pavel Kováčik také s faktickou poznámkou, poté pan kolega Zaorálek.

A teď bych rád reagoval na to, co tady pan kolega Janda a pan kolega Munzar, prostřednictvím vás, pane předsedající, když se tady připomíná minulost.

Pokud by se sledovaly aktivity všech mocností, všech cizích zemí, prosím, byl bych ochoten tu diskusi tady vést a možná třeba i nějaké usnesení podpořit.

Jenom k té debatě o tom slavném bodu, který si prosadili komunisté za podpory svých koaličních partnerů.

To nebylo žádné černé období českých dějin, právě naopak. Hájili jsme a budeme hájit.

A to budeme hájit! A nebudeme se vymlouvat! Opravdu to nebylo žádné temné období našich dějin, a naopak, temné období skončilo v listopadu 1989.